Fakticky do konce roku starostové, fyzické, právnické osoby, podávali námitky. Přišlo celkem 28 námitek, 26 od fyzických osob, 2 od právnických osob a 16 od obcí.

Aktuálně ministerstvo vydalo 13 rozhodnutí, kdy bylo námitkám podaným fyzickými osobami plně vyhověno.

Lesy České republiky vzaly svoji námitku zpět a ve zbývajících správních řízeních se vedou správní řízení.

Já jsem se včera zúčastnil na pozvání paní hejtmanky, protože to organizoval Středočeský kraj musím říct, že Středočeský kraj je v tom velmi aktivní a je to dobře, že komunikace probíhá i na regionální úrovni.

Při individuálních diskusích se starosty jsme také posunuli některé věci naprosto pragmatické.

On vám dá pan poslanec předpokládám možnost doplnit ještě vaše vyjádření po doplňující otázce. Ano, dám rád, mám ještě doplňující dotaz.

A údajně má i podporu, nevím, jestli všech, ale má i podporu většiny obcí, údajně tedy rozhodně větší podporu než myšlenka národního parku. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli jste ten materiál četl, protože já jsem ho tedy neměl možnost číst, a případně jak se na něj díváte.

Děkuji za slovo.

Má upravit pravidla financování Státního fondu kinematografie a měl by vlastně napravit stav, kdy zahraniční streamovací platformy neplatí nic v České republice na rozdíl od ostatních hráčů na trhu. To znamená tedy, jaký je současný stav v termínech v přípravě tohoto zákona?

A my přistoupíme k další interpelaci pana poslance Roberta Stržínka. A prosím, pane poslanče, máte slovo.